Pane ministře, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoje základních lidských práv a svobod. S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu.

Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás tedy tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Já děkuji, pane předsedající. Dobrý den ještě jednou.

Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím.

Kdo je proti?

S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Máme tady další bod.